Já jsem četl názor Vladimira Putina. Nedávno, v úplně posledních dnech, se nechal slyšet, že pokud se nepodaří naplnit minské dohody do konce roku, tak že by se mělo jednat o prodloužení platnosti a té lhůty na naplnění minských dohod na dále, než je tento rok, nicméně zároveň ale v tom vyhlášení řekl, že priorita je to zvládnout do konce tohoto roku. Jenom to říkám proto, že si myslím, že naše pozice je jednoznačně, že bychom se měli snažit dodržet ten termín, a je to samozřejmě poměrně obtížný úkol pro současnou ukrajinskou vládu, ale bylo by velmi dobré, kdyby se to podařilo. Domnívám se, že schválení asociační dohody, které je v této chvíli asi poměrně sledováno v České republice, v Poslanecké sněmovně by mohlo přispět k tomu, abychom dali najevo, že máme zájem na tom, aby se na Ukrajině rodilo řešení, které bude znamenat stabilizaci a konsolidaci situace a bude samozřejmě naprosto i v relaci podle mě s tím, k čemu spěly debaty dneska už v drtivé většina parlamentů států Evropské unie, které tu ratifikaci jednoznačně podpořily. Já si eventuální detaily ponechám na to, kdyby byly dotazy, a tím bych ten úvod skončil a doufám, že rozprava bude konstruktivní. Děkuji, jenom konstatuji, že pan ministr Mládek je z dnešního dne omluven z pracovních důvodů.

Vidím zde přihlášku s přednostním právem. Táži se, zda můžu pozvat zpravodaje, nebo je to k průběhu. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, paní a pánové, my jsme tady všichni, co jsme bedlivě poslouchali pana ministra Zaorálka, slyšeli slova, která se nám zdála docela nadějná, nicméně co známe realitu, tak jsem přesvědčen o tom, že ta nadějná slova, nebo že současná kyjevská reprezentace neskýtá příliš naději na to, že ta nadějná slova o reformách budou také naplněna. Je to určitá nová situace, ono dodržování příměří od začátku září je, řekněme, zajímavou šancí, zajímavou možností, jak přece jenom se pokusit vybřednout, nicméně já si pamatuji, když se podepsala asociační dohoda, když Česká republika se připravovala na vstup do Evropské unie, a co potom následovalo. Nejsem skutečně přesvědčen o tom, že současná kyjevská reprezentace je schopna, anebo někdy i možná spíš ochotna cokoli z toho vážně doopravdy přijímat, nebo se tím aspoň zabývat.

S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

Chci dnes poděkovat ministru zahraničí, že tu odvahu v sobě našel, ale říkat tomu časový tlak, to už je velký eufemismus. Prosím. Děkuji za slovo. Budu konkrétnější. Za prvé tady leží mnoho věcí, návrhů zákonů, zejména i z pera pravicové opozice, déle než rok a nikoho to příliš nevzrušuje, takže bych v této chvíli to pominul. Ale o tom tlaku jsem hovořil zejména proto, že nebývá příliš mnoho materiálů, které se projednávají v Poslanecké sněmovně a ke kterým nás jako kluby osloví přímo pan premiér zvláštním dopisem. Z toho vyvozuji, že je určitý zájem, a já to beru jako určitý tlak na to, aby došlo, řekněme, k urychlenému projednání materie. Nicméně trvám na tom, že jsem požádal o přestávku na poradu klubu, a pokud bude respektována, prosím klub KSČM, aby okamžitě po vyhlášení přestávky se sešel v prostorách klubu. Děkuji.